A co je další věc tak se prostě nahlásí nárůst. To v tom zákoně není. Ale to jsou všechno věci, které se dají upravit ve druhém čtení. Určitě i proto vítám návrh pana zpravodaje na prodloužení lhůty k projednávání.

Poslední věc, kterou bych tady rád zmínil tady bych se malinko rád zastal veterinární správy. Já jsem hovořil s řadou zemědělců. Naprostá většina z nich činnost veterinární správy chválí.

Pokud je veterinární správa kritizována, tak je nejčastěji kritizována ze strany ochránců práv zvířat nebo ochránců zvířat před týráním. Je jim vytýkáno, že mají problém zakročit, mají problém týraná zvířata zabavit.

Ne vždycky, ale většinou ano.

Jinak za pirátský klub my s tímto zákonem až na výtky zde uvedené nemáme problém. Pustíme ho do druhého čtení. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy. Končím obecnou rozpravu. Není zájem. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Je nějaký jiný návrh z pléna?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Žádnému dalšímu výboru nebyl přikázán. Děkuji.